Co je toho příčinou, jaké jsou ty pragmatické důvody, které k takovémuto návrhu vedly. Jestli jste, nebo nejste v konfliktu zájmů, já nevím, to by taky také možná mohlo zaznít. Já bych tu odpověď rád slyšel. Taky bych chtěl zareagovat na to, co tady řekl pan ministr Mládek. Ale já bych řekl, že tady zazněla nějaká smršť pozměňovacích návrhů, řada argumentů. A na základě toho, co před chvílí řekl pan ministr Mládek, pojďme se podívat do důvodové zprávy k zákonu. První strana důvodové zprávy hovoří sama za sebe: Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Ne. Sociální dopady. Dopady na životní prostředí. Už to, že novelizujeme zákon o obnovitelných zdrojích a konstatujeme, že dopad na životní prostředí není, tak to je minimálně úsměvné. Jeden z nich hovoří o tom, že pokud dojde k neoprávněnému čerpání dotací, resp. že provozovatel solární elektrárny nepostupuje přesně tak, jak by měl, resp. jsou tam řekněme nějaký kulantní výraz nepravosti, tak jsou ty sankce, které tam byly původně, takové, že maximálně přijde o ty příspěvky.

Protože pokud to někdo dělá opakovaně, cíleně a vědomě, tak by to opravdu chtělo výraznou sankci. A tady tou opravdu nejúčinnější, velmi výraznou a jednoduchou sankcí bude to, že prostě přijde o možné dotace. Děkuji. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem myslel, že už nebude potřeba reagovat na některé věci, které tady padají, ale bohužel, když někdo spekuluje o mém střetu zájmů, tak na tu drzost reagovat musím. Pánové, já mám tady několik důkazů o tom, že se snažím velmi omezovat solární barony, a to již dlouho. Za druhé. Byl jsem ten, který se velmi intenzivně snažil a dosáhl toho, aby solární baroni byli viditelní, tzn. aby tu dotaci dostával pouze ten, kdo se ukáže, tedy aby byla jasná vlastnická struktura. A tak bych mohl pokračovat. Čili nemohu jinak než tu spekulaci tady nazvat velkou drzostí. A já myslím, že teď už není čas na tyhle ty šaškárny, ale je čas na to, abyste se i vy podřídili nějakému normálnímu režimu a začali jsme hlasovat. Rozhodneme hlasováním. V demokracii to tak bývá, že Sněmovna o tom či onom pozměňovacím návrhu rozhodne hlasováním. A měli bychom minimálně se slušností dojít už k tomuto průběhu projednávání zákona a pokusit se případně takové hlasování dnes dokončit. Takže to je moje poslední reakce, pokud mě zase někdo nebude tady nějakým způsobem napadat. Možná že to děláte záměrně, abyste ten čas prodloužili, takže já už na to příště reagovat nebudu. Děkuji panu zpravodaji. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Úsvit Marek Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, pane místopředsedo, vážení kolegové.

My jsme tady žádné šaškárny nepředváděli, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, ve vší úctě k vám. A myslím si, že ty argumenty, které jsme tady měli a které jsme tady předkládali, rozhodně nelze pokládat za šaškárny. Děkuji panu poslanci Černochovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Opravdu jen stručně. Já navážu na to, co říkal kolega předseda klubu Marek Černoch. Přece výhrady opozice nejsou ani šaškárna ani drzost. A jen konstatuji, protože pan zpravodaj řekl, že už nebude reagovat, že sice odpověděl, ale neodpověděl na to, na co jsem se tázal. Asi nechce odpovědět. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, dámy a pánové.

A já řeknu jenom těch pár bodíků.

Abych vysvětlil panu kolegovi.

Výrobce nebude odpovědný.

My jsme přistoupili k řešení problému konstruktivně. Minule jsme svolali v té naší dvouhodinové pauze mimořádně jednání klubu, resp. jsme zorganizovali seminář, kde jsme pozvali vás poslance, kteří se chcete nebo jste se mohli zabývat touto problematikou. Mohu říci, že přišel náměstek pana ministra průmyslu a obchodu pan Šolc, byli zde zástupci Energetického regulačního úřadu.

Protože to, co se odehraje v následujících letech, může být podobné nebo nemusí být podobné tomu, co se odehrálo po hlasování o energetickém zákonu v minulosti. Může, nemusí, ale riziko tu je. Já vám děkuji. Já děkuji panu poslanci Adamovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch.